Zazvoním na kolegy.

Konstatuji, že byl vysloven souhlas. Hlásí se pan poslanec Volný.

Děkuji. Děkuji. Je to procedurální návrh. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 175, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh je 140, proti žádný.